Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti předsedy vlády.

Hlasování číslo 58, přihlášeno je 67, pro 44, proti 2. Návrh byl přijat.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 667. Dobré ráno, pane předsedající, děkuji za slovo. Jak už tady zaznělo, z důvodu nepřítomnosti, možná neexistence ministra dopravy bych ctěnou Sněmovnu požádal o přerušení interpelace do přítomnosti ministra. Ministra dopravy.

Mezitím přečtu několik omluv a ta první je právě omluva pana ministra, který se omlouvá do konce jednacího dne.

A nyní bychom tedy hlasovali o přerušení do přítomnosti ministra dopravy. Je to hlasovatelné. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 59, přihlášeno je 71, pro 35, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Ani pan poslanec. Takže se tedy ptám, zda má návrh na usnesení. Bez přítomnosti pana ministra nemá vůbec žádný smysl v té interpelaci pokračovat.

Prosím máte slovo, máme prostor. Dobrá tedy. Tak v tom případě navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra dopravy na interpelaci. Ano, děkuji. Hlasovatelný návrh.

Kdo je proti?

Končím projednávání této interpelace.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk Já bych vám ho dal, ale nechte mě dokončit, co je třeba. Děkuji. Žádám Sněmovnu o přerušení interpelace do přítomnosti ministra dopravy, libovolného ministra dopravy. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Kdo je pro přerušení této interpelace do přítomnosti ministra dopravy?

Hlasování číslo 61, přihlášeno je 73, pro 39, proti 1. Návrh byl v tomto případě přijat. Přerušuji tedy projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci do přítomnosti ministra dopravy.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 672. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ano. Návrh zní tedy na přerušení této odpovědi na písemnou interpelaci do přítomnosti předsedy vlády. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pokračujeme tedy v rozpravě a hlásí se pan poslanec Volný. Máte slovo. Já se tedy pokusím tuto zprávu poslat panu premiérovi prostřednictvím záznamu z tohoto jednání a poté navrhnu text usnesení. Takže pane premiére, vaše odpověď na mou písemnou interpelaci ve věci životní situace váženého pana kapitána Vybírala obsahuje mimo jiné sdělení, že z hlediska Ministerstva obrany České republiky se jeví jako velmi nepravděpodobné, velmi nepravděpodobné, nikoliv však zcela nemožné či vyloučené, že orgány Ministerstva obrany by mu byla v roce 1994 podána informace, na základě které by nabyl oprávněně dojmu, že nárok na starobní důchod mu vznikne dovršením věku 55 let. Po opětovné schůzce s panem kapitánem Vybíralem v říjnu letošního roku nicméně právě vámi zmiňované pochybnosti nadále přetrvávají.

Někdejší ministryně práce a sociálních věcí paní Ing. Jaroslava Němcová slíbila panu kapitánu Vybíralovi, že věc osobně prověří a také mu ona sama odpoví, nicméně pak celou věc opět převzali již pouze její podřízení úředníci.